Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Konstatuji, že i dnes poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.